Od toho, který nám vyhovuje nejvíce, až po ten, který se nejvíce blíží návrhu vlády. A pracuji tam s dvěma parametry. To jsou první dva návrhy. Třetí a čtvrtý variantně zachovávají hodnotu dluhu veřejných rozpočtů vůči HDP ve výši 55 %. A druhá změna zase je tam variantně promítnutá, že místo té bruselské, gumové definice ve dvou variantách navrhujeme, aby vláda měla povinnost předložit návrh vyrovnaného či přebytkového státního rozpočtu. Hodnota je 50. Třetí variantní návrh říká: zachovejme vládou navrženou hodnotu 55 % a k tomu navrhujeme vyrovnaný nebo přebytkový státní rozpočet. A čtvrtá varianta, to už opravdu je sama mez, kam my můžeme ustoupit. Je to v ústavním zákonu. Zachováváme hranici 55 % HDP, jak navrhuje vláda, a zachováme bruselskou gumovou definici, co má vláda v takovém okamžiku předložit. Myslím si, že to je velký krok směrem k vládní koalici. A pokud zejména členové sociální demokracie myslí vážně svá slova o tom, jak i oni si přejí finanční ústavu, tak v jednom ze čtyř návrhů se můžeme potkat a můžeme najít dostatečnou většinu pro přijetí tohoto zákona.

Nemůžeme je mít ústavním i v normálním zákonu. Nic jiného není. Jsou uvedeny v systému. V podrobné rozpravě je načtu.

My jsme o tom přesvědčeni, že to je dobře, protože to je dobře pro Českou republiku.

Ale hlásí se jenom slovně. Pokud nebudete ochotni přemístit dlouhou brzdu z normálního do ústavního zákona, tak to není žádná finanční ústava. Je to nějaký normální finanční zákon, který může kdykoliv změnit běžná většina. To znamená většina přítomných v okamžiku hlasování.

A ty varianty jsou pro nás logicky jedna, dvě, tři, čtyři. V tomto pořadí jsou pro nás nejvíce vyhovující, říkáme to otevřeně. Jsme připraveni zákony podpořit, i když projde pro nás ta nejméně výhodná varianta pozměňovacího návrhu, to znamená největší kompromis směrem k vládní koalici. Pokud nepřijmete ani to, milí kolegové ze sociální demokracie, a mluvím k vám, tak jasně ukážete to, co já si myslím dlouho, že vy slovně chcete fiskálkompakt a chcete finanční ústavu, ale prakticky ji vlastně nechcete.

Vy, sociální demokraté chcete fiskálkompakt, a nechcete ho plnit, ty parametry. To jsou paradoxy české politiky. Tak to prostě je. Že jsem byl vůči vám příliš příkrý a že i členové sociální demokracie skutečně nějakou finanční ústavu chtějí přijmout.

Dávat nadpis do ústavy je... A v takovém případě naše hlasy nezískáte. Myslím, že jsem jasně dokumentoval, že to není pouhá kritika a že přinášíme kompromisy.

Dalším řádně přihlášeným je pan ... Pardon, s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

On tady hovořil o pojmu dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí. Dovolil bych si tady odcitovat: Pojem dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí navazuje na terminologii používanou přímo v aplikovatelných právních předpisech EU. Vychází z článku 140 Smlouvy o fungování EU, kde jsou vymezena kritéria pro přijetí společné měny, přičemž dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí je patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu článku 126 odst. 6 smlouvy. To se týká deficitu rozpočtu. A 60 %, to se týká zadlužení, tedy nadměrné schodky veřejných financí.

Nelze ho tak snadno měnit, to je pravda.

A pak samozřejmě budeme mít pouze pravidla, která se dají, ano, to je pravda, snadno potom nějakým způsobem měnit. Záleží, jaká reprezentace bude zrovna u vesla, když to takto řeknu. Chci říci, že současná vládní koalice se chová rozpočtově odpovědně. Chci připomenout, že snižujeme deficity rozpočtu. Snižujeme zadlužení. Takže nás nikdo obviňovat nemůže, že nemáme snahu se chovat rozpočtově odpovědně. Chceme se chovat rozpočtově odpovědně. Chceme samozřejmě k tomu přijmout i příslušnou legislativu. S faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura.